Měly by se postavit, a ty další, co jsme chtěli, tak to údajně už nechcete. Vy jste tady obstruovali ten zákon, nevím kolik, tři sta dní, nebo kolik? Byla tam bezpečnostní prověrka a bylo to absolutně transparentní.

A ono to vypadá, že už někdo někde něco nějak rozhodl, tak doufejme, že to tak bude.

Tak to doufejme nenastane.

Energetiku tady ovládají u nás tři lidé.

Ale vy o tom nechcete mluvit.

A už toho moc nemáme. Letiště.

Tam to tak mají. Mohly z toho vypadnout tisíce bytů.

Proč?

Ušetřilo by se mraky věcí.

Takže oni všichni ti úředníci mohli jezdit do Letňan po okruhu, i metro funguje a mělo to obrovské, obrovské synergie.

Ano, možná tam mohla být i nová nemocnice.

To je super projekt, ano.

Ten má strašně moc majetku. Znovu opakuji, když říkáte, že chcete šetřit, tak se ptám: Kolik platí stát soukromým společnostem za nájem?

Já jsem chtěl v té politice ukázat tady.

Mě to vždy fascinovalo, že kolik je takových usnesení vlády.

A získat peníze.

My jsme se o to snažili a bylo by dobré, kdybyste tedy dokončovali ty naše projekty, ale přišli i s něčím novým. Je to způsobené i komplikovanou legislativou. Pamatujme si na tu farmářku kolem Hradce, to řešila vláda před námi devatenáct let. A mimochodem, když my jsme začínali, tak jsme museli udělat nový zákon o výkupu pozemků a tak dále.